Já věřím, že na tom příslušném výboru by byli lidé a odborníci, kteří by se vyjadřovali k těm částkám, a jak jste na ty částky došli. Jak vlastně došlo k tomuto výpočtu?

Ve zkráceném jednání může samozřejmě jednat i Senát.

Předpokládám, že vláda požádala. Návrh zákona, který má být projednán ve zkráceném řízení, předseda Senátu postoupí organizačnímu výboru a neprodleně rozešle všem senátorům a senátorským klubům. Organizační výbor bezodkladně přikáže návrh zákona výboru, popřípadě výborům, a určí lhůtu, do které musí výbory návrh zákona projednat. Současně doporučí předsedovi Senátu, aby návrh zákona byl zařazen na začátek pořadu schůze Senátu, a tuto schůzi je předseda Senátu povinen svolat tak, aby byla zahájena nejpozději do 10 dnů od postoupení návrhu zákona.

A jsou to ty ústavní nálezy, které jsme tady už asi desetkrát zmiňovali, dvacetkrát, padesátkrát. Je to především ten nález 55/10 a 53/10, který z tohoto důvodu zrušil zákony přijaté ve stavu legislativní nouze, pokud pro tento stav nebyly ověřitelné a reálné důvody. Ústavní soud uvedl, že právní úprava i samotný výkon legislativní procedury musejí zohledňovat principy dělby moci, pluralismu, svobodné soutěže, politických sil, princip reprezentativní demokracie, který je založený na svobodném výkonu mandátu a rovnosti členů parlamentu, na svobodě, projevu a svobodné parlamentní rozpravě, Princip většinového rozhodování a od něj neoddělitelný princip ochrany menšin, které jsou na parlamentní půdě představovány parlamentní opozicí. Mezi tyto stěžejní principy náleží teď zásada slyšet všechny strany, o které jsme tu marně hovořili dvě noci, vždy nejvíce okolo půlnoci. A konečně i požadavek veřejného a transparentního projednání zákona. Institut vyhlášení stavu legislativní nouze omezuje či relativizuje shora uvedené ústavní principy, a proto musí být podmínky o použití vykládány velmi restriktivně. Podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze je existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody, anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Takovouto okolností může být jen situace, která se zjevně vymyká běžnému průměru politických procesů vnitřních i vnějších, nebo může jít o situaci přírodní katastrofy. Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky ústavního pořádku na zákonodárný proces. Podle našeho názoru nepřevážily, nejsou zde dány podmínky, abyste omezili parlamentní zákonodárný proces, protože jediným důvodem je, že jste to podali pozdě a že vás tlačí čas. Ale to je problém té vlády, to není problém té opozice. Jednací řád Poslanecké sněmovny umožňuje použít stav legislativní nouze jen v případě tedy ohrožení základních práv a svobod zásadním způsobem, ohrožení bezpečnosti státu zásadním způsobem a hrozby značné hospodářské škody státu. A teď k těm jednotlivým bodům. Ohrožení základních práv a svobod. V případě valorizace důchodů jde o naplnění ústavního práva na to, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, to je čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i při ztrátě živitele, kterou v našich zemích realizuje formou důchodů. Valorizace důchodů je pak projevem materiálního pojetí aplikace základních práv a svobod.

Valorizace zajišťuje zachování základního práva na důchod ve stáří, invaliditě nebo při ztrátě živitele ve vztahu ke spotřebnímu koši tím, že se aktuální výše důchodu důchodců v peněžním vyjádření upraví s ohledem na reálný pokles hodnoty peněz způsobený inflací. Závěr tedy je, že existence dlouhodobě známého valorizačního mechanismu vázaného na inflaci je naplněním základního práva, nikoliv jeho ohrožením. Nelze tedy pro vyhlášení stavu legislativní nouze použít důvod ohrožení základních práv a svobod, a už vůbec ne zásadním způsobem. Naopak je otázkou, zda zákonná novela navržená k projednání ve stavu legislativní nouze upravující vazbu valorizace důchodů na růst inflace neohrožuje toto základní právo důchodců.

Pokud by byla ohrožena vnější bezpečnost a Parlament tuto skutečnost uznal, mohl by vyhlásit stav ohrožení státu což neučinil. Mluvím čistě hypoteticky. Nejsme ani ve stavu ohrožení státu.

Nebo to byla žádost o informaci dle zákona?

V demokracii je totiž využití svobody slova i proti vládě přípustné. V České republice rozhodně nedochází k ohrožení, nebo nedochází v rámci vnitřní bezpečnosti aktuálně k nějakým jevům, třeba masové rabování nebo občanské nepokoje, které lze označit za ohrožení vnitřní bezpečnostní státu zásadním způsobem. Závěr tedy je, že valorizace důchodů nemá spojitost ani s vnější, ani s vnitřní bezpečnosti státu, a tedy pro vyhlášení stavu legislativní nouze nelze použít tento důvod.

Škoda je v občanském i trestním právu podmíněna protiprávním stavem. V daném případě v rámci legislativního procesu lze aplikovat i širší chápání škody i jako újmy, která nemusí být podmíněna porušením práva, protože nastala v důsledku zásahu vyšší moci, vis maior, což mohou být povodně nebo jiné přírodní katastrofy. I přesto, že lze akceptovat v rámci stavu legislativní nouze širší pojetí škody, nelze pod škodu podřadit plnění zákonné povinnosti státu. Vyplácení důchodů je plnění ústavního a zákonného závazku státu vůči poživatelům těchto důchodů, kteří jako příjemci těchto důchodů na ně mají právo, a to ve výši stanovené zákonem, včetně zákonné valorizace. Standardní dodržování zákona nemůže být škodou.